V Senátu se k mému návrhu novely připojilo dalších 40 senátorů napříč politickým spektrem a hladce tento návrh prošel v prvním čtení. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, byl bych velice rád, kdyby tento návrh novely prošel, protože jistě chápete, že předmětem této novely jsou děti. Myslím si, že je pro tyto děti potřeba udělat opravdu maximum. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu senátorovi. Prosím nyní, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně.

Já děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Václav Horáček. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji, pane místopředsedo.

Ano, podáváte podle § 90 odst. 3 jménem dvou poslaneckých klubů námitku proti projednání v čtení. Děkuji. Eviduji tuto námitku. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně pardon, s přednostním právem dá přednost dámě paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová.

Pan předseda Sklenák s přednostním právem, prosím. Já se omlouvám, že jsem nezdvořile zneužil svého přednostního práva a předběhl paní kolegyni Pekarovou.

Tak byla dohoda, že pokud kterýkoliv zákon bude vetován podle § 90 odst. 2, tak přerušíme jeho projednávání, abychom mohli pokročit k dalším tiskům.

Dobré odpoledne.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na přerušení v hlasování pořadové číslo 203, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Návrh byl přijat. Přerušuji tedy tento bod.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl ocenit práci senátorů. Jsem přesvědčen, že návrh, který předložili, byl správný a řešil situaci ZDVOPů, zvlášť u znevýhodněných a týraných dětí. Ale osobně je mi to líto, protože by to skutečně řešilo situaci znevýhodněných dětí. Děkuji. S přednostním právem ještě předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Nicméně tady Senát suploval vládu. Proč to vaše vláda dávno nepřipravila? Proč to projednáváme v devadesátce, sto dnů před volbami!